Myslíte si to?

A myslíte si, že když budeme financovat ze zdrojů a já jsem poslouchal debatu v neděli, když vicepremiér a pan ministr vnitra říkal: My, Česká republika, vůbec s tím nemáme nic společného. My, orgány státu, věřím, že naše služby a všichni nemáme. My jenom z peněz daňových poplatníků financujeme nevládní organizace, které rozjebávají systém v celém světě! Kde se jim to zlíbí!

Protože nám nefunguje zdravotnictví. To jsou peníze nás! Tady je 8 milionů voličů. O čem to tu pořád mluvíme? Používejme peníze daňových poplatníků pro ně, pro dobro českého daňového poplatníka! A nehrajme si tady na to, že my jsme ti nejspravedlivější a nejmoudřejší. Jsme pokrytci, protože jsme byli ticho, když se to dělo jinde. Pan premiér umí výborně francouzsky. Určitě volal Macronovi, že zítra ho nechá odvolat. Nebo má? Je to věcí Paříže a Francie. Jestli těch 200 tisíc lidí, kteří tam demonstrují, jsou obrázkem celého Běloruska. Víte to vy? Věříme České televizi to, co nám říká, nebo byla tam? Já to nevím.

My neumíme vyřešit situaci sociálně slabých lidí na Ústeckém kraji, kde je jedna vyloučená lokalita vedle druhé. Jedna vyloučená lokalita vedle druhé! Lidi žijou jako žebráci! Ale hlavně, že se teď musím najít to slušné slovo motáme do jiných zemí a jsme strašní moralisti.

Nemyslím si, že Bělorusko je stejné, jako byla Česká republika třeba v minulosti. Naprosto respektuji všechny tyhle rozdíly a vůbec jsem ve svém vystoupení třeba nespekuloval o nějakých orientacích a podobně.

A říkali jsme ano, běžte směrem k demokratickým volbám a budeme prohlubovat spolupráci. To bylo, co jsme my říkali v takovém rovném dialogu, který byl veden korektně, ve kterém vlastně šlo jenom o to, aby se respektovaly určité principy. Takže nic víc, nic míň. Ani jsme nenutili. Já dokonce si nemyslím, že by si Evropa měla hrát na nějakého mediátora. Ale měli by dostat šanci. A nakonec to rozhodnou volby, kdo má většinu. A my jsme měli možnost, a dokonce pan prezident se s námi o tom bavil, a my jsme měli možnost říci: tohle jsou věci, když půjdete tímto směrem, my budeme spolupracovat. A když to není, tak řekneme: dobře, ale pak ani my nebudeme spolupracovat. Já jsem tehdy říkal: Díky tomu, že jste propustili politické vězně, já budu prosazovat odstranění sankcí vůči Bělorusku a uvolnění našich vzájemných vztahů ekonomických. Jestliže chceme normálně obchodovat a zlepšovat vztahy ekonomické, tak je důležité, abyste vy dodržovali určité principy. Já nechci mluvit do vývoje v Bělorusku, ale chtěli jsme, aby Bělorusové mohli regulérně volit a rozhodovat se o tom, koho chtějí nebo nechtějí. A to teď evidentně nejde!

Děkuji za slovo a velmi stručně.

To je, myslím, menší skupina.

Nemůžeme neříct, nepřiznat právo jakýmkoli občanům, aby se rozhodli o své vlastní budoucnosti.